Předloženým návrhem na regulaci velrybářství nás uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo. Dobrý den ještě jednou od tohoto stolku. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, je mi jasné, že teď přilákat vaši pozornost k ochraně velryb, zvláště když stále ještě nemáme moře, je po této vrcholně politické a důležité debatě, kterou jsme právě vedli, velmi složité.